Ale nikdy jsme neměli za poslední roky tak velkou výhodu, jako máme dneska právě v tom předsednictví. Za další.

A pro mě nebylo úplně příjemné, když jsem viděl, když jste najednou začali měnit svoji politiku na konci srpna, ačkoliv, znovu říkám, chvíli předtím jste tvrdili, že jsme populisté a extremisté a že v žádném případě ne podle našich názorů, že jste je začali aplikovat, tak jednu z prvních věcí, kterou jste udělali, že jste to začali řešit s těmi, kterých se to bezprostředně bude týkat. Že jste si zadali studie nadnárodním firmám, budiž.

Mimo jiné kdybyste se těmi scénáři řídili, kdybyste aspoň jednou svolali uhelnou komisi, tak možná byste na to přišli.

A ještě jedna věc.

Tak dobré ráno. Ropa. Komu tady patří ropa?

To je realita. Český stát? České firmy? Tam si kupují ropu.

Víte, odkud ji zejména bere? No protože mu to Rus dodává velmi levně dneska. Cíleně.

Desetinásobně větší!

To jsme si nevšimli, že nám tady v tom plynu nepatří nic? Nemáme nic v tom plynu!

Ano, ti rozhodují. A na druhé straně jsou komerční společnosti, které rozhodně, pane ministře, nepodporují českou energetiku, na to zapomeňme, oni podporují svůj byznys. Protože se podívejte, za kolik nám ten plyn prodávají. To nevyčítám, to je realita. Není to vaše chyba, protože to je fakt vztah mezi komerčními společnostmi. Ale nestrašme se tím, že nám přestanou dávat plyn.

Ani technicky. Já už nebudu mluvit, já jsem se trošku rozjel, protože jsem toho plný. A jenom řeknu jedinou věc. A ty pozměňovací návrhy, pokud nepřijmeme, tak opravdu to nebudu zcela chápat. Jeden je týkající se úspor. Ať už je nakonec budete, nebo nebudete aplikovat, tak v poslaneckém návrhu, který tam budu dávat a pak ho načtu, se jedná o to, že vám dáváme prostor k tomu, abyste si určili hranici, dokud bude ta cena nižší, a kde bude vyšší, tak abychom motivovali k těm úsporám.

Je na vás, jakou nařídíte.

A znovu říkám, při pětistovkových nákladech na výrobu je to dostatečná marže a splňujeme tím to, že bereme ohled na nákladovost a na přiměřený zisk.

Bude to přehlednější, pro každého jasné. Vždyť prosím pěkně už v současné době se v tom normální smrtelník, který se nás teď dívá, nemůže vyznat. My se v tom pohybujeme, ale představte si, o čem se zde bavíme.